Rozpočet, to jsou hlavně hledači peněz, hledání úspor, škrty a přepočty.

Tento zákon má spoustu paragrafů, ale má takové dva zajímavé paragrafy, a to je § 19, který chcete zrušit a na to máte plné právo, můžete ho zrušit, ale vy jste nás neinformovali o tom, že je tu § 20, který zrušit nelze, a tento § 20 říká, že dodavatel pohonných hmot musí snížit emisi skleníkových plynů o 6 % za rok.

Co děláme my? Výborné.

Já si myslím, že každý malý podnikatel umí počítat stejně dobře jako já, protože dennodenně bojuje o přežití na trhu.

Počítala jsem 50 % z té biosložky, protože samozřejmě nemám úplně ty údaje dokonalé, nicméně i tak jsou to obrovské, obrovské peníze.

A pokud by se přimíchávalo více než 6 %, 10 %, tak prosím nechte spočítat, jaká by to byla úspora do státního rozpočtu, a tu byste potom mohli dát občanům, kteří jsou v té tíživé situaci. A oni píší: Krok této vlády může paradoxně vést k dalšímu zdražení nafty a zemního plynu.

A ani nechceme. Nyní vystoupí se svým příspěvkem paní poslankyně Pokorná Jermanová a připraví se pan poslanec Lubomír Metnar. Prosím, máte slovo.

Škrcení výdajů totiž nedává ekonomický smysl a bude pro lidi velmi bolestivé. Za kulturu chci, aby se do rozpočtu vrátilo celkem alespoň 900 milionů korun.

Rozpočet není ani protiinflační, ani prorůstový. Za dveřmi je nejhorší ekonomický strašák, jaký existuje, stagflace, tedy kombinace růstu cen, nulového růstu mezd a vysoké nezaměstnanosti. Pro občany i stát velmi drahá a bolestivá kombinace. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budu mluvit bez ohledu na svou politickou příslušnost, neboť předem chci zdůraznit, že sbírat politické body v současné bezpečnostní krizi, která stírá rozdíly mezi koalicí a opozicí, bych považoval za nevhodné. Chci zdůraznit, že nejen u nás, ale v celé Evropské unii byly obranné rozpočty dlouhodobě obětovány a je nutné je stabilizovat a navyšovat. Pro jednu každou zemi to tak znamená posilovat vlastní strategické autonomie a obranyschopnosti. V tomto ohledu jsme zde ve Sněmovně na pomyslné jedné lodi. Jak ze židle ministerské, tak i z lavice poslanecké dlouhodobě vidím, že v otázkách zvyšování financí na obranyschopnost země panovala víceméně shoda, a to napříč politickým spektrem.